55.

Vidím, že pan ministr je přítomen.

Děkuji za slovo.

Pokud by to šlo udělat jinak než změnou zákona, určitě bych tak učinil, ale nejde to. Podnět ke změnám názvů nevzešel z Ministerstva školství, ale vzešel ze strany dotčených veřejných vysokých škol a jejich samospráv, které si přejí upravit názvy, respektive pokud se bavíme o té jedné státní vysoké škole, tak podnět vzešel ze strany Ministerstva obrany. Tedy tři změny, které před vámi leží: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno mění název na Veterinární univerzita Brno.

Proto je nezbytné urychleně provést změnu názvu, který je v současné době již zavádějící. U dalších dvou vysokých škol dochází k vypuštění sídla z názvu.

Je proto vhodné, aby v co nejkratší době došlo k oficiální změně názvu této školy, aby nedocházelo k mylnému informování veřejnosti, co se týče předmětu poskytovaného vzdělávání. Na debaty o úpravách vysokoškolského zákona jistě najdeme jinou úpravu vysokoškolského zákona. Děkuji za pozornost i podporu mého návrhu.

Dobrý den, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, budu velmi stručný, protože tento vysokoškolský zákon opravdu je naprosto jednoduchý a naprosto bezproblémový a v podstatě všechno důležité pan ministr tady shrnul.

Děkuji. Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Podobně tomu bude tak, že Univerzita obrany v Brně se změní na Univerzitu obrany, nicméně Policejní akademie v Praze zůstane Policejní akademií. Já samozřejmě respektuji samosprávnou vůli vysokých škol, a pokud se tedy rozhodnou, že nechtějí mít ve svém názvu své sídlo, tak asi ho tam mít nechtějí.